Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama. Sada je na redu poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče, evo ga 3 i 21, ja sam jučer u Sabor ušao u 8 i 15, prvoborac sam ove borbe za slobodu govora, jedini još ostao ovdje od ovih koji su se, evo oprostite kolega Bulj, evo i kolega Bulj je ovdje nisam vidio da je došao. Znači suprotstavili smo se sinoć oko 11 i 30 i nismo vjerovali da ćemo uspjeti do ranog jutra, evo vidimo sad smo i u popodnevnim satima i time smo poslali poruku da vladajući ne mogu kako hoće. Da taj njihov pokušaj da se o Poslovniku raspravlja iza ponoći, gdje su se nadali da će većina zastupnika otići kući, to nije prošlo. A bilo je jako kvalitetnih rasprava, posebno rasprava kolege Podolnjaka o ovom Poslovniku gdje je usporedio ovaj Prijedlog Poslovnika sa zapadnoeuropskom praksom i dokazao da je on ne samo nedemokratičan, da smanjiva prava saborskih zastupnika nego da je i protuustavan. Zašto protuustavan? Zato što prema ovom sada Prijedlogu Poslovnika mi imamo situaciju znači da se o izvješćima raspravlja samo na radnim tijelima, a ne pred Hrvatskim saborom, a znamo da svi zastupnici posebno iz manjih klubova i nezavisni zastupnici nisu zastupljeni svi u radnim tijelima i praktički oni su u neravnopravnom položaju prema zastupnicima vladajućih ili zastupnicima ovih većih stranaka i to je protuustavno i ovaj Poslovnik je protuustavan. To je kolega Podolnjak jasno naglasio. A da ne govorim o svim ovim situacijama gdje vi praktički više ne možete sazvati ni sjednicu odbora ako nemate potporu vladajućih, a govorili su ovdje kolege u više navrata o tome kako dva odbora kojima upravljaju Mostovi zastupnici su najaktivniji odbori. Međutim, sada po ovom Poslovniku odnosno ovom Prijedlogu Poslovnika ništa od toga neće biti moguće. Da ne govorim dalje o tri replike. Zamislite kada bude proračun imate pravo samo na tri replike. Što ako se iznese nekakva neistina? Što ako vam netko nešto replicira na temelju onih vaših prijašnjih rasprava, vi nemate nikakvu mogućnost reakcije? Isto tako stanke. Da je prije ona služila kao nekakva izvanredna situacija kada se treba sazvati klub, odlučiti o nečemu. Ali evo i to se sada ukida. Kaže kolega Reiner to nije bilo prije da svako jutro smo imali stanku. Sada niti ćemo imati ujutro stanku, niti ćemo imati taj institut stanke koja služi za nekakve izvanredne situacije, jer ćemo imati stanku samo u određenom razdoblju i samo jedan zastupnik iz kluba. I taj prvotni koji je bio zamišljen za nekakve izvanredne situacije da se klub dogovori, ali i ovaj koji se razvio hajmo reći koji je postao običajno nekakvo pravo da zastupnici ujutro progovore o aktualnostima. Znači ni jedno, ni drugo više nemamo. Smanjenje vremena ja mislim da je kolega Sinčić tijekom rasprave sinoć govorio o tome koliko se minuta smanjuje mogućnost zastupnicima da govore. Zaboravio sam koliko je rekao, ali mislim da je to četiri, puta se smanjuje. Možda i više. Dakle, ovo je ograničavanje prava saborskih zastupnika, pravo na slobodu govora. Oni koji pišu o tome da su zastupnici noćas govorili o sebi, nije točno. Govorili su o pravu zastupnika da otvaraju teme. A upravo naši birači traže od nas da otvaramo određene teme. Evo sada je kolega Bunjac govorio o jednom čovjeku koji mu je poslao konkretan svoj problem i on ga je otvorio ovdje u Hrvatskom saboru. Ne znači da će se taj problem time što ga je kolega Bunjac otvorio riješiti, ali možda će netko čuti. Pa evo, premijer je porijeklom iz Hvara. Imamo tamo ljude koji nemaju struju. Pa to je naš zadatak nas saborskih zastupnika upućivati zakonske prijedloge i otvarati teme, upozoravati na probleme, nepravilnosti i ostalo. A mi sada imamo situaciju da kada nešto uputimo u proceduru, mi nemamo nikakvu garanciju da će to uopće se raspraviti i da će se o tome glasovati. Ja vas pitam sada, kad ćemo raspravljati o Mostovom prijedlogu da se, da građani imaju mogućnost birati, znači zaokružiti tri preferencijalna glasa? Zašto se bojite te rasprave? Daj da čujemo što kažete na to. Godinu, koliko kolega Šimić? [[Upadica Šimić: Od prvog zasjedanja.]] Od prvog zasjedanja to čekamo. Zašto se bojite reći mi nismo za taj prijedlog vaš zakona? Glasovat ćemo pa neka građani vide što vi mislite o tome. … [[Upadica se ne razumije.]] Da, a rekli su da jesu u dva navrata. Rekli su oni da jesu za mnogo toga, ali kada treba onda ih nigdje. I da ne govorimo o drugim našim zakonima koji su dani u proceduru. Pa da vidimo što kaže taj državotvorni suverenistički HDZ-e. Ili će se ponovno poslušati nekakav naputak iz Bruxellesa, ili će premijer reći da nas je Italija i Kosiga da su nas zadužili i da mi zbog toga ne možemo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Želimo čuti raspravu. Ne bojimo se rasprave o bilo kojoj temi. Želimo čuti stav vladajućih o prijedlozima koje mi daje. Jako smo konstruktivni i upućujemo puno zakonskih prijedloga i inicijativa, ali ne može doći uopće to niti na raspravu, ni na glasovanje. I ne samo to. Kada želimo na nešto upozoriti uputimo interpelaciju. Interpelacija nikada ne mora doći. I onda kažu, oporba destruktivna jer traži opozive. Pa to nam je jedini instrument kojeg imamo za kojeg znamo da će doći ovdje na dnevni red i da će Vlada očitovati u određenom roku i da ćemo imati raspravu ovdje. I još nam sada uza sve to što nemamo nikakva prava da proguramo naše zakonske prijedloge, još nam ukidate i slobodu govora, skraćujete vrijeme rasprave, pokušavate valjda da kolega Bulj, zastupnici Mosta ima nas četvorica među deset najaktivnijih da se onda izjednačimo sa ostalima pa će svi imati po tri replike i to je to. Nitko neće iskakati. A to je najbitnije da se ne talasa, da je stabilnost ta tzv. Plenkovićeva stabilnost, a vidimo gdje nas ona vodi. Vidimo što se događa sa BDP-om, vidimo kakva je situacija u gospodarstvu, vidimo kakva je situacija oko Agrokora, vidimo da na svakom koraku gušenje demokratskih sloboda, rušenje institucija koje su se mukotrpno gradile poput Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Sve je to na djelu. Sve je to na djelu, ali ja ipak vjerujem da narod malo, pomalo otvara oči, da vidi o čemu se ovdje radi, tko zapravo vodi Hrvatsku, kakve su im namjere i do čega će to dovesti. Pa sam državni tajnik je rekao ne što misli o ministrici Murganić, nego što misli o premijeru Plenkoviću i ovoj Vladi. Nakon sastanka Vijeća za demografsku revitalizaciju, čovjek je rekao Hrvatska izumire i dao ostavku, dao ostavku. Imamo situaciju da nam se oduzima pravo govora da govorimo o svim tim problemima o demografskom slomu i onda nas se još predstavlja kao one koji su destruktivni, koji su noćas navodno radili nekakav cirkus. Ma ne, mi smo u 11,30 molili da se rasprava prebaciti za jutro, molili da se to napravi.

I što ste dobili predsjedniče?

Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Grmoja. Ima i drugih formi na koji način sudjelujemo u donošenju što boljeg prijedloga o poslovniku, konkretnim prijedlozima u fazi izrade dokumenata, konkretnim amandmanima itd. Mi ovdje dva dana raspravljamo o temi kako ćemo razgovarati, sve ovo ukazuje jednostavno na kojoj smo razini demokracije, koliko smo usvojili nekakva demokratska načela međusobnog uvažavanja itd. I vrlo je bitno naglasiti i tu se s vama slažem, da urediti poslovnik treba, nadam se da i vi se slažete s tom tezom.

Znači imamo dvostruki zadatak spriječiti odvajanje od teme u raspravi i biti konstruktivni i efikasni. Vidim da imamo u fazi ovdje i konkretne prijedloge od strane SDP-a i sa vaše strane i sa strane nezavisnih saborskih zastupnika, mislim da je vrlo bitno da i vladajući nađu energije da uvaže čitav niz ovih amandmana koji se ne kose bitno sa suštinom promjene koje žele provesti i da se bar dogovorimo o načinu kako ćemo razgovarati. Evo s tom porukom želim bar koliko toliko doprinijeti da dođemo do zajedničke priče, do zajedničkog dogovora, ljudi moji bar se dogovorimo kako ćemo razgovarati. Ja uopće nemam dvojbe o tome da mi u opoziciji trebamo imati mogućnost da govorimo i otvaramo određene teme. A što se tiče konstruktivnosti, mi smo jako konstruktivni, mi smo imali jako konstruktivnu raspravu prof. Podolnjaka, usporedbu sa zapadnoeuropskom praksom, znači jedan od rijetkih klubova koji je imao konstruktivnu raspravu i uputio još jučer 15 jako konstruktivnih amandmana. Ali ne bih se složio s vama u jednom, nije namjera nas i ovih koji su napravili znači vladajući koji su napravili ovaj prijedlog ista. Njihova namjera ide u smjeru smanjenja prava zastupnika na govor, na otvaranje određenih tema, na pokretanje tematskih sjednica odbora, a naši prijedlozi idu u drugom smjeru. I ona rečenica koja je obilježila jučerašnju raspravu, to je ključno, svaka zemlja ima vladu, a samo demokracije imaju opoziciju. I upravo u tom smjeru ide i Rezolucija parlamentarne skupštine o kojoj je govorio jučer prof. Podolnjak gdje se kaže da demokratska kvaliteta parlamenta mjeri se sredstvima dostupnim opoziciji ili parlamentarnoj manjini da postigne svoje zadaće. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja, vidite stanka kako ju gleda gospodin Reiner i stanka kako ju gledam ja jednostavno nemaju isti smisao. Upravo je smisao stanke da se govori nakon stanke o problemu koji građani imaju, a koji nije na dnevnom redu. i upravo zato smo mi ovdje u Hrvatskom saboru da zastupnici govore o onome o čemu ne govori Vlada jer ako ćemo mi govoriti samo o onome o čemu govori Vlada, a Vlada predlaže zakone i ako ćemo mi samo govoriti o zakonima koje predlaže Vlada, onda ponavljam, nas ovdje ne treba. Što ćemo mi onda ovdje kada je Vlada to već sve raspravila? Kada će to biti doneseno i kada nema smisla uopće o tome niti raspravljati u tom slučaju? Smisao tih stanki je upravo u tome da se javno ovdje direktno govori o problemima hrvatskih građana o kojim problemima hrvatski građani žele slušati, zato su nas izabrali. Nije isto kada ja uzmem tamo onaj megafon i stanem na Trg bana Jelačića i galamim među pet ljudi, nije isto kada ovdje za sabornicom uzmem riječ i počnem govoriti o nekoj jako važnoj temi, to nije isto.

Mi nemamo nikakvu mogućnost nametanja bilo kakve teme u ovom Visokom domu ako nam se oduzmu ove stanke i replike. Ako mi nemamo mogućnost staviti određeni zakon u proceduru, onda mi ne možemo nametati teme. Onda mi samo djelujemo ovdje kao reakcija na ono što nam vladajući ponude ili na dnevnom redu ili na neki drugačiji način kroz odbore itd. A onaj, ponovno ponavljam, jučer sam to govorio, tko nameće teme, taj vlada svijetom. Onaj tko nameće teme. I mi samo onda na te teme reagiramo. Mi nemamo nikakvu mogućnost otvoriti nekakvu temu ako predsjednik Jandroković ne želi staviti naš zakon na raspravu i na glasovanje, a on to ne želi. I što mi tu možemo? I mi govorimo o nekakvoj demokraciji, pravima opozicije ili nečega drugog. Mi nemamo nikakva prava i naša prava se sustavno u ovom visokom domu krše. Sustavno se krše, a sada nakon donošenje ovakvog Poslovnika, potpuno će nam oduzeti pravo da vi govorite o temama o kojima nitko u Hrvatskom saboru dok vi niste ušli u Sabor, nije govorio. I vi uporno o tim temama govorite svako jutro. I vjerojatno ste nekima ovdje u Saboru dosadni, vjerojatno ste dosadni i vladajućima, ali niste dosadni onim ljudima koji su u tim problemima. Oni dobro razumiju o čemu vi govorite. To je vrlo vjerojatno dosadno predsjedniku Jandrokovići, slušati o problemima blokiranih, nezakonito stečenih, odnosno povećanih kamata, novca koji su banke uzele našim građanima, njemu je to dosadno. On nema tih problema. Ali oni koji imaju tih problema, oni vas razumiju. Vi isto sigurno imate tih problema sa plaćom koju imate. Hvala vam lijepo. Idemo, kolega Bulj, izvolite vi.

Tko smo mi saborski zastupnici da procjenjujemo kakav šablon mora biti, koliko replika moramo imati, da mijenjamo kad će biti stanka, sve se radi zbog toga da budemo u šablonu, da budemo poslušnici jer ovim Poslovnikom je direktan udar na slobodu govora. Tri replike, dvije stanke, kaže kolega predsjednik Sabora malo prije, kolega Grmoja, vi nemate problema. Pa naravno da nas narod plaća, ali da govorimo, a ne da nam Jandroković, predsjednik brani govoriti. Meni neće, meni neće. Nije mi nikad bilo do cirkusa, ozbiljan sam čovjek.

Sve ostalo je direktan udar na parlamentarnu demokraciju. I ako to ne zaustavimo, ovaj Sabor zaista više nema smisla, ovo je Kolega Bulj, naravno, slažem se sa svime što ste iznijeli i rekao sam u više navrata da smatram da ove izmjene Poslovnika smanjuju demokratska prava opozicije, a demokratska prava opozicije moraju biti takva da propitujemo one zakone koje Vlada ovdje donosi pred nas. Pa zamislite kako bi izgledale rasprave, znači, da se nama ta prava da propitujemo smanje. Pa imamo situaciju da ministri imaju naručena pitanja. Pa to bi bilo samo hvalospjevi na zakone koji stižu iz Vlade. Sve bi bilo super. A upravo zato smo mi tu kao opozicija da stavimo na kušnju, da propitujemo zakonske prijedloge koji nam ovdje dolaze i da ih na taj način kroz amandmane, kroz rasprave unapređujemo kako bi oni bili što kvalitetniji i išli što više u korist naših građana. Pa nama pišu ljudi. Imali smo ovaj zakon o zaštićenim najmoprimcima, vlasnicima stanova, dobili smo tisuće mailova. I nije nam bilo lako jer su tu dvije sukobljene strane, iznaći nekakav stav i vidjeti na koji način regulirati stvari, izaći u susret, naravno, i ljudima koji imaju pravo na privatno vlasništvo, ali i zaštićenim najmoprimcima. I to je naš zadatak kao saborskih zastupnika. Vidjeti, znači, što ljude muči u određenim zakonskim prijedlozima, kako ih unaprijediti i mi to konstantno činimo. Pa mi na svako zakon imamo amandmane. Na zakon o poljoprivrednom zemljištu niz amandmana, zakon o OPG-ima niz amandmana, ali se ništa ne prihvaća. Hvala. Idemo sad na završne rasprave. Prvi je u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Goran Aleksić, ali prije toga kolega Bunjac ima nešto važno za reći.

Gospodine Aleksić. Pričali ste o prijedlogu odbora za zaštitu potrošača u svakom slučaju to je dobra ideja, ja ću taj prijedlog sigurno podržati. Htio sam pitati vezano za ovaj zakon, izmjene Poslovnika izbacit će se poimenično glasovanje, kako vi komentirate to izbacivanje poimeničnog glasovanja?

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Škibola. Naravno da bi to trebalo ostaviti, pa ja čak mislim da sam ja krivac zašto je to tako jer zadnji put kada sam dobio 78 potpisa podrške tražio sam poimenično glasanje, upravo zbog toga da javnost vidi tko će od zastupnika koji su na papiru podržali zakon koji sam predložio i glasati za taj zakon, da se to vidi. Nije isto ako mi pritisnemo ovdje na stolu tipku i ako građani vide da je netko ustao i rekao ja sam za taj zakon, ja sam protiv toga zakona, to nije isto. I ta poruka javnosti je jako bitna jer javnost voli ljude od krvi i mesa, voli nas vidjeti, voli nas čuti i voli znati s kim ima posla. I zbog toga taj institut poimeničnog glasanja je potreban, on se ne koristi često i uistinu ne vidim nikakvu potrebu da se on izbaci van, osim što smatram da su pojedinci koji su iz sujetnih razloga osjetili se prozvanim, upravo tada kada sam ja zahtijevao pojedinačno glasanje oni su vjerojatno inicirali da se to makne zbog toga da se ne bi sramotili ubuduće pred hrvatskom javnošću davanjem na papiru jednoga, a javno drugoga. Idemo i na raspravu Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista završno, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. 16 sati 12 minuta jučer sam došao u ovaj Parlament i 8 sati, evo do sada nisam izašao iz njega jel sinoć nakon dva vrlo bitna zakona oko 23,30 vidio sam da se sprema da će biti u proceduri, da ne žele odustati od zakona da se ide u raspravu.

Sloboda govora je osnova demokracije, a mi imamo stečena prava slobode govora, načina govora i Poslovnika koji je sada važeći. Ukidanjem stanki, ograničavanjem broja replika, skraćivanje povrede Poslovnika je tipično gaženje prava manjine od strane većine šta za parlamentarnu demokraciju ili umanjivanje prava je neshvatljivo, a znamo da se naša Vlada poziva, ovo i je po naređenju Vlade, ovdje je se dogodio klik kada je premijer Plenković po pitanju Vijeća EU kada je donosio izvješće i onda smo mu postavljali pitanja i naravno to je naša obveza da mu postavljamo pitanja.

Ovdje je jasan stav, većina želi ušemiti manjinu, ukalupiti saborskog zastupnika. Ja se s vama gospodo ni jednim ne moram slagati, ali moramo iznositi svoje stavove. Ne može se mene ograničiti da budem u shemi kao što je želja HDZ-a i njihovih satelita. I rekao sam tada povucite zakon, evo sinoć, sada je to 16 sati već, nisu željeli, smijali su se. Ja sam rekao sada ćete do zore dočekat ćemo 9,5 sati i to vam je zbilja, dočekali smo, brojni su se uključili sa dobrim raspravama, dobili su mogućnost zastupnici da dadu i amandmane na ovaj zakon i sramotno je i žalosno je šta je u hitnoj proceduri što nije išlo bar u dva čitanja nego tili su ukinut tu slobodu govora ispod radara.

Nikad nismo rekli riječi. Imao je čovjek pravo govoriti protiv nas u to vrijeme, ali je samo riječ rekao protiv Vrdoljaka. Da, to je gašenje slobode govora, jer mi smo u ovome trenutku saborski zastupnici u ovome. Ali mi ovo radimo i budućim saborskim zastupnicima, nismo vječiti. I ako ovo dozvolimo ja zaista više nemam povjerenja kao saborski zastupnik, oni koje je narod meni dao 11000 i nešto glasova preferencijalnih ja više nemam povjerenja ovdje gospodine predsjedniče. I zaista nikad nisam želio raditi cirkus, ali naći modele i bit ćete vi u većem problemu. Tko će vam brojiti da smo tri replike dali ako nas bude 150? Trebate povećati proračunska sredstva, ne more jedna osoba to raditi. Pa vi radite nama okove, nismo roblje. Mi smo saborski zastupnici. Ustavom imamo pravo govoriti ovdje i nepovredivi smo, imamo imunitet. I ako se to dogodi mi gubimo pravo od onoga što je Parlament da govorimo. Riječ, ono što birači očekuju od nas, a ne što je Plenković naredio predsjedniku Jandrokoviću. Ne, ovo je pobjeda. Više nije 5:0 premda je jedna Vlada već pala pa su došli zbog toga i drugi saborski zastupnici, ovdje su među nama, inače nisu bili u vrlo kratkom periodu. Čestitam vam na pobjedi. Kolega Orepić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolega Bulj.

Izmjena Poslovnika je nužna i toga moramo biti svjesni i to je činjenica. Prvi smjer tih izmjena je u smjeru sprječavanja zlouporabe saborske govornice kroz alate pogotovo stanke i replika. I to je činjenica da se to događa i to trebamo na neki način spriječiti. Također potreba je i povećanje mogućnosti da saborski zastupnik kaže sve ono što treba reći u skladu sa svojom obvezom, tj. i da se čuje glas naroda koji ga je izabrao i tu vas podržavam u tom smjeru. Međutim evo vidjeli smo u procesu, pojavili su se konkretni prijedlozi da sad ne ulazim u meritum, suštinu koju želim naglasiti je bitno da mi dva dana razgovaramo kako ćemo razgovarati u buduće. Mislim da ima prostora za dogovor, apeliram i na vladajuće da se na nekakve konkretne amandmane od strane SDP-a i nezavisnih saborskih zastupnika i od pokretača kao MOST-a itd. u ovom smjeru da jednostavno hajmo se ljudi dogovoriti kako ćemo razgovarati. To smo dužni prema onima koji nas biraju. Hvala lijepo. Izvolite.

I nema pravila, možete dat zakon u proceduru ali tribate se dobro uvući većini da bi oni nešto. Meni je puno draža reći ću vam iskreno bila retorika dok ste bili ministar, dok ste hrabro govorili ja sam išao u emisije branit vas, da je Ustavni sud korumpiran. Puno mi je bila draža ta retorika. Što se tiče amandmana?

Prema tome, ipak tribamo biti ovde čvrsti, jasni jer nas birači biraju, ali nećemo ograničiti slobodu govora. Neće je smanjiti. Ja kažem ovdje svima da mi neće smanjit. Meni nije do cirkusa, meni nije do toga da me iznose.

Ja više neću moći govoriti ili ako budem govorio, jednom sam govorio pomalo me, triba sam bit u oklopu da me ministrica Dalić ovdje ne udari. Nije bilo reakcije predsjednika. Zašto?

Ja ću se boriti na način kako znam, jer imam legitimitet birača ali ne samo zbog sebe birača već zbog onih kad ode ova Vlada koji će doći umjesto nas ovdje [[Upadica predsjednik: Hvala.]] Ne smijemo dozvoliti većini da maltretira manjinu. Kolega Bulj vi maltretirate sada nas, probijate vrijeme. Dvije minute je propisano. Dakle, nije propisano da govorite koliko želite, nego dvije minute i to je razlika u koncepciji onog što vi mislite i što mislimo mi [[Upadica Bulj: Ne znam zbog čega ste nervozni.]] Nisam uopće nervozan.

Nije mi to uopće u krvi, ne volim svađu. Ali jednostavno uistinu kolega Bulj moram vama replicirati ipak, vama sam digao repliku nisam predsjedniku Sabora, pa onda vama moram replicirati. Dakle, ne radi se ovdje uopće o većini. Radi se o koaliciji više onih koji su imali svaki manjinu. Nitko nema većinu. I problem je ovih koji su ušli u koaliciju da su oni manjina. Imamo manjine koje se stvarno zovu manjine. Imamo HNS koji ima jako malo glasova. Imamo HRAST, imamo još neke predstavnike manjih stranaka. I oni ustvari podržavajući ovaj u principu HDZ-ov prijedlog guše sami sebe jer jednog dana će oni doći u priliku da će im nedostajati pravo govorenja u ime onih građana koji su ih izabrali. Dakle ovdje se radi upravo o teroru manjine nad većinom građana RH koji žele da mi govorimo u njihovo ime ovdje u sabornici.

Pa složio bih se s vama kolega Aleksiću, ali isto nema ničega bolnijega nego u slobodnom demokratskom društvu kada se ugrožava sloboda govora ili po pitanju ovih emisija i novinara koji su vodili dobre emisije, imamo i „Vita jela, zelen bor“ koja je također bila ukidana pa vraćana, jednostavno javna televizija je servis trenutne vlasti, on je servis. I o tome pa čak da imaju nekakav utjecaj, ali gasiti emisije zbog toga i čovjeku dati otkaz pa ga vraćati zbog toga što je spomenuo Ivana Vrdoljaka, da jel to sloboda govora? Činjenica je da mi saborski zastupnici, ovaj put većina, naravno … ušemljena ona će braniti staze Vlade nas kao manjinu koji imamo jedini instrument predlagati na to ne možemo utjecati jel je predsjednik onaj koji stavlja u dnevni red, na ništa ne možemo utjecati. Ni sada nemamo stanku, ja otvoreno govorim dao sam dva prijedloga, sada ih spremam još nekoliko, dao sam o zabrani GMO-a potpunoj zabrani GMO-a zakon, dao sam o Danu mirotvorstva proglašenju dr. Šretera i sjećanje na dr. Šretera, ja ne znam kada će to doć. Manjine su bogatstvo nacionalne, ali u Hrvatskoj su manjine na vlasti. I zanima me stav Milorada Pupovca deklariranog socijaldemokrata jeli on sada u većini, a mi smo u Parlamentu u manjini. Nisam čuo niti glasa od njega, inače je veliki i ja isto poštivam manjine i manjine su koliko držimo do manjina toliko je društvo razvijeno. Nema ih nigdje. Kolega Škibola, izvolite vaša replika. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Gospodine Bulj. Pa pričali ste kako rasprava o tako bitnoj temi kao što je Poslovnik Hrvatskog sabora da se stavi u ponoć je katastrofalna. Ne samo da je to katastrofalno nego je to ispod svake razine parlamentarizma, ispod svake razine odgovornosti. Zašto bježati od rasprava od tako bitnih rasprava o temeljnim dokumentima kao što je regulacija demokracije u najvišem domu demokracije? S druge strane govorili ste o medijima, međutim koja je danas uloga medija u ovom hiper kapitalističkom sustavu? Ovo nije čak kapitalistički sustav, ovo je hiper kapitalistički sustav gdje kapital formira javno mnijenje i onda glavne emisije koje se serviraju nama i našoj djeci su Big Brother i oni hoće danas da i Big Brother bude i u Hrvatskom saboru, Big Brother i slične emisije. Izvolite. Kolega Škibola, vi ste i ja sam isto u prvom sazivu otvarao to pitanje, vi ste ga doveli do kraja i čestitam na tome to su Raiffeisen, štedno kreditne zadruge koje su u biti pljačkale naše ljude, to sam otvorio u bivšem. To više nećete moć stankom u vremenu kada je potreba i kada ljudi očekuju od vas, ljudi koji grcaju u dugovima. Kolega Aleksić o kamatama, kamatarenju, nezakonitostima, pljačkama bankama neće moći govoriti, a to je njegova obaveza. Moja je obaveza da moji birači doli Cetinskog kraja, Like, Dalmatinske zagore da govorim o tim problemima i o drugim temama naravno, ali birači su mi dali glasa. Znači oni nas s ovim oduzimaju slobodu govora. Ono što je kolega Orepić maloprije kazao uzurpira neko temu, gledajte stanka je ono slobodno što saborski zastupnik želi poručiti. A o tome da li je to van teme ili da li je to trenutno potrebno građanima jel da građani očekuju od njega to, to će odlučiti birači na izborima kada će nas ocijeniti, hoće biti izvanredni, redovni o tome nije problem. ali da neko, da mi jedni drugima ocjenjujemo šta ćemo govoriti u stankama osim vrijeđanja. Znači mi imamo smanjenje uglavnom slobode govora ovdje, ostvarenoga prava govora koje imamo do sada i to je poanta u 2018. godini da se smanjuju prava saborskim zastupnicima po pitanju slobode govora, onda znamo šta je sa našim biračima, građanima običnim, šta će se njima događati.

Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.